Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je první přihlášen pan poslanec Veselý, připraví se paní poslankyně Valachová. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já vám děkuji. Paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Michálek. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, paní ministryně, já budu navrhovat úpravu místní příslušnosti, kterou by mělo dojít ke specializaci Obvodního soudu pro Prahu 1 na věci týkající evropského příkazu k obstavení účtů.

Já vám děkuji.

Takže pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl krátce uvést svůj pozměňovací návrh, který se týká doplnění nové povinnosti soudů a soudců zveřejňovat svoje rozhodnutí. Naše úprava je podrobnější než to, co navrhuje paní kolegyně Taťána Malá. Je tam přesně uvedeno, v jakých případech se rozhodnutí zveřejňují, v jakých případech se nezveřejňují, že se nezveřejňují např. u platebních rozkazů a u dalších záležitostí, které jsou, řekněme, rutinního charakteru, kde přínos toho zveřejňování by nebyl tak velký. Samozřejmě je tam odkaz na vyloučení údajů, které se nezveřejňují. Navazuje se tak na projekt, který byl nedávno spuštěn v rámci Ministerstva spravedlnosti, kde už teď je možné se seznámit se sbírkou rozhodnutí vydávaných soudy. Je tam zatím pouze několik soudů, ale myslím si, že je to úspěšný start. Ten projekt já velmi podporuji a děkuji za něj ministerstvu. A aby byla jasná zákonná opora toho zveřejňování, tak si myslím, že by bylo vhodné, abychom to doplnili do zákona o soudech a soudcích tak, aby se nikdo nemohl vymlouvat na to, že je mu to uloženo pouhou instrukcí ministra spravedlnosti. Přijde mi, že ukládání povinností tohoto typu je natolik závažné, že by to mělo být aspoň v základních rysech upraveno na úrovni zákona a že by bylo nevhodné to nechat až na delegaci do vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Také jsem vyšel vstříc požadavkům, které zástupci Ministerstva spravedlnosti vyjádřili k tomu našemu pozměňovacímu návrhu, a prodloužil jsem dobu, po které mají být původně se tam navrhovalo, aby se zveřejňovala rozhodnutí soudu do patnácti dnů, to jsem prodloužil do třiceti dnů, aby to bylo přijatelnější, a ten ostrý náběh jsem navrhl 2023.

Já vám děkuji.

Já jsem rád, že se podařilo na půdě ústavněprávního výboru alespoň udělat onu rovnováhu mezi jednotlivými právnickými profesemi a že nejsou nadále zvýhodňováni státní zástupci jako státní zaměstnanci proti všem ostatním právnickým profesím. To pokládám za správné a užitečné. Soustředila se na ni veškerá pozornost kolem tohoto zákona a malinko se zapomíná, že jsou dvě osoby, které jsou ve skutečnosti odpovědné za jmenování soudců, a to je ministr spravedlnosti, který to nese na vládu, a prezident republiky, který toto jmenování provede. Tak je to řečeno v Ústavě a tak je to správně.

To jsou ty dvě osoby, které jsou zodpovědné za jmenování každého soudce. Jakým způsobem tuto svoji ústavní odpovědnost naplňují, je do značné míry na nich. Já jsem velký nepřítel výběrových komisí ve všech levelech, kde jsou používány.

A k překvapení všech to výběrové řízení vyhrál.